Zde není, tak ho vymažu. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že se věnujeme technice legislativního procesu. Já si dovolím pouze jeden dotaz na paní kolegyni Ožanovou, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Mohli byste nám, prosím, připomenout, jak se schvalovala změna zákona o státní službě v minulém volebním období?

My jsme byli aspoň natolik solidní, že jsme to předložili do systému, probíhá k tomu první čtení, probíhá k tomu diskuse, ale nebylo to předloženo jako pozměňovací návrh v podstatě komplexní podoby ve druhém čtení, aby na to vlastně už nikdo vůbec nemohl reagovat.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Mě překvapila ta otázka na mě, když jsem se za celou dobu nezmínila o tom, jak bylo či nebylo minule projednáváno, o tom hovořili kolegové, já jsem se toho nedotkla ani jednou. Já jsem před chvilkou reagovala na to, že pan poslanec Michálek považuje za odborníky pouze mladé lidi, a já jsem se vyvarovala toho, jak to bylo či nebylo schvalováno.

Děkuji.

Je to tak, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího?

To už ne, my půjdeme řádnou cestou.

Od roku 2020 není potřeba konzultace a vyjádření Evropské komise k tomu, jakým způsobem je u nás upravena státní služba, tak to jenom na vysvětlenou.

To si všimněte, že do toho zákona nedáváme, protože opravdu necháváme zvlášť stojící strukturu služebního úřadu a zvlášť stojící politické vedení ministerstva. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.

A ono to tady zaznívá ve všech projevech opozičních poslankyň a poslanců. Tady jde o politickou reformu, která se téměř rovná takové revoluci.

Takže to po té stránce a to to říkám otevřeně apoliticky odborné naprosto chápu.

Takže ovlivňuje chod toho rezortu, v tom se i shodnu s panem ministrem Blažkem, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, a myslím si, že v tomto ohledu i můžeme nějaké kompromisy udělat.